Já jsem spíš očekával, že třeba Evropská komise se zamyslí nad těmito požadavky, a přehodnotí některá svá nařízení, kterými se musíme řídit.

Takže já před tím varuji.

Ale to jsem jen trochu odbočil.

V tuto chvíli tedy avizuji, že jsme v obecné rozpravě.

Protože jsme v obecné rozpravě, v tuto chvíli tady máme faktickou poznámku paní poslankyně Kláry Dostálové, takže ji poprosím, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych vlastně chtěla podpořit všechna slova, co tady řekl pan předseda hospodářského výboru. My jsme samozřejmě minule vedli docela podrobnou rozpravu k tomuto materiálu. Já bych jenom znovu zopakovala, on to tady ale Ivan Adamec, vaším prostřednictvím, už skutečně řekl.

My se opravdu dostáváme do situace, kdy to bude velmi těžko splnitelné.

Ani nechci domyslet, co to ještě pro obce bude znamenat. Já si myslím, že obce budou mít teď úplně jiné starosti vzhledem k energetické krizi a tak dále. Tak jsme jenom chtěli volat po tom proto i to prodloužení třeba v těch výborech aby se jednalo s Evropskou komisí, zda skutečně do této doby jsou tyto nápady, které Evropská komise pomocí nařízení má, aplikovatelné. Děkuji za dodržení času.

Beru to tak, že ve vašem vystoupení jste tento návrh teď stáhl. Paní místopředsedkyně, já řeknu opakovaně na mikrofon tady, s vaším svolením. Dámy a pánové, já tyto návrhy stahuji. Děkuji. Pouze avizuji, že pokud tento návrh zazní a zazněl by od kohokoliv, tak pokud jde o prodloužení lhůty o více jak 20 dnů, tak s tím musí souhlasit navrhovatel. Nyní je řádně do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Vrána. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych krátce zdůraznil některé důležité aspekty novely zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Předložený návrh zákona zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Hlavní principy návrhu zákona, který má provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů takzvaných čistých vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Novelizovaná směrnice o čistých vozidlech v čl. 5 odst. 6 stanoví, že pokud nové cíle pro období po 1. lednu 2030 nebudou přijaty, platí i nadále po následující pětiletá období cíle stanovené pro druhé referenční období, které se vypočítají v souladu s odst. 1 až 5 tohoto článku.